Jenže to jsou ti, co nemají živnostenské oprávnění. A váš návrh bohužel trestá ty poctivé.

Skutečně to řešení asi je, pakliže to nebude zamítnuto, dát prostě ty placky na základě současné legislativy.

Samozřejmě pak je tam otázkou, kolik úředníků na to bude potřeba na ministerstvu navíc na registrace. Jsou to drobní živnostníci, takže to zase není úplně ideální. Jsou zde dvě faktické poznámky. Jako první pan poslanec Brázdil. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Děkuji za slovo. To znamená, určitá úroveň regulace je tam určitě žádoucí.

A městská policie a živnostenský úřad dneska nedokážou dostatečně efektivně řešit tento problém. Nejenom že tam dochází k poskytování nekvalitních služeb, ale často dochází také k porušování tržního řádu, který je nařízením hlavního města Prahy, a v souvislosti s tímto návrhem bychom měli dbát na to, aby městská policie měla dostatečné nástroje k potírání porušování tržního řádu, tak aby to bylo efektivní i v případech, kdy to vykonávají cizinci, a tudíž se mohou vyhýbat různým druhům trestání.

Prosím pana poslance Poura, připraví se pan poslanec Janda. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Jsem přesvědčen stejně jako předkladatelé této novely, Zastupitelstvo hlavního města Prahy, o nutnosti zkvalitnění průvodcovských služeb.

Stížnosti turistů i připomínky zastupitelů hlavního města Prahy napříč politickým spektrem potvrzují skutečnost, že právní úprava přijatá před více než šesti lety, kdy se z průvodcovství stala volná živnost změnou zákona, nebyla dobrou volbou. Je známou skutečností, že legislativní změna realizovaná před více než šesti lety umožnila to, že na území hlavního města Prahy působí nyní řada nekvalifikovaných průvodců, kteří poskytují turistům nepřesný, nebo dokonce mylný výklad, a tak navíc ještě neplatí daně. Podle vyjádření Asociace průvodců České republiky by těchto průvodců mohlo být mezi 30 až 40 procenty z celkového počtu. Současný návrh novely zákona je zaměřen proti necertifikovaným průvodcům, a to zejména proti průvodcům, kteří nabízejí takzvané free tours. Služby od těchto průvodců jsou nabízeny zdánlivě zdarma. Na konci služby však průvodci vyberou od účastníků peníze, které však nedaní. Pokud tyto průvodce přistihnou magistrátní úředníci, průvodci sdělí, že peníze vloží do nadace, kterou k tomuto účelu mají založenou. Dle názoru zástupců Asociace průvodců České republiky bude mít navrhovaná novela pozitivní dopad na rozvoj cestovního ruchu, podnikatelské prostředí i zaměstnanost v oboru. Podporu návrhu připojili také například zástupci Fóra cestovního ruchu České republiky, které představuje nejsilnější nezávislé uskupení v cestovním ruchu v České republice. Souhlasné stanovisko k návrhu připojila i vláda České republiky. Ve vztahu k ostatním členským státům Evropské unie Zastupitelstvo hlavního města Prahy na základě materiálu zpracovaného Parlamentním institutem Poslanecké sněmovny konstatovalo, že činnost průvodce cestovního ruchu je obdobně regulována ve 13 členských zemích, jak už tady zmínil můj předřečník pan poslanec Dolínek. Průvodci z jiných států Evropské unie, působící na území České republiky budou oprávněni poskytovat dočasné služby průvodce v cestovním ruchu na našem území v rozsahu svého podnikatelského oprávnění, avšak přijetím navrhované novely by jim vznikla povinnost písemně oznámit poskytování služeb MPO a doložit mu příslušné doklady o uznávání odborné kvalifikace. Zde bude dle mého názoru potřeba řešit systém evidence těchto zahraničních průvodců. Jak už tady zaznělo i z úst mého předřečníka pana Okamury prostřednictvím pana předsedajícího, samozřejmě jsou tam tedy určitá negativa. Zmíním se jenom k některým. Je jasné, že vlastně dojde k tomu, že zahraniční průvodci budou zvýhodněni, a hlavní argument také oponentů poukazuje na omezení cestovního ruchu v některých regionech České republiky, neboť už nyní je tam nedostatek místních průvodců.